Jistě víme, že tam proběhl převrat. Jistě víme, že momentálně jsme na území, kde probíhají docela vážné vnitropolitické boje mezi frakcemi. A jaká je naše pozice?

V tisku proběhla jenom malá noticka týkající se toho, že došlo k převratu, že vojáci zajali prezidenta, drží ho na základně a že vlastně tyto boje se našich vojáků v této oblasti nedotýkají. A nejsou nové informace. Čili se ptám: Jaká je vlastně pozice České republiky jako velitele této operace v Mali vůči ozbrojencům? Změnil se mandát? Kdo ten mandát potvrdil za stranu Mali? Převzal někdo moc?

Proč nemá Sněmovna tyto informace? Já jsem tady slyšel od předsedkyně výboru, že by ráda tyto informace dostávala. Doposud jsem byl v přesvědčení, že pravidelně tyto informace dostává a že je pravidelně hodnocena situace tam, kde jsou naši vojáci, a že ty informace mají, protože předpokládám, že jsou neveřejné, protože se jedná o mnohdy utajované věci týkající se bezpečnosti našich vojáků. Ale jestliže je nemá a připravuje doprovodné usnesení, že aspoň jednou za dva roky bychom ty informace mohli mít, pokud jsem správně pochopil, chtěla by je určitě častěji, tak bych byl rád slyšel tady na tomto mikrofonu, jak se česká zahraniční politika vypořádává se situací v Mali a se situací našich vojáků, kteří tam momentálně jsou, a jak naše velení této operace bude postupovat i nadále. Máme úkoly? Víme, jak budou vnímáni čeští vojáci na tomto válčišti, když velí této operaci? Stojí to vůbec za to tam být, když ta vnitropolitická situace přerostla v ozbrojený konflikt a již tam nepůsobíme jako mírová síla, která má bránit průniku islamistů a dalších skupin, ale přímo jsme vlastně v centru občanské války, která tam probíhá, neboli vojenského převratu, jak můžeme titulovat to, že armáda Mali se postavila proti velení jmenované prezidentem? To všechno jsou otázky, které bychom tady měli řešit, nebo minimálně by měl pravidelně řešit výbor pro obranu, popřípadě i zahraniční výbor. Místo toho řešíme jiné strašně důležité věci, a nebudu si tady vypomáhat těmito příklady.

Já si myslím, že ambasáda je čistě klasicky diplomatický projev nějaké vůle státu fungovat v druhém státu a neměla by sloužit k tomu, aby to bylo nějaké vojenské předpolí. Proto si myslím, že by tady nemělo být usnesení, které je prezentováno v rámci výboru pro obranu, ale spíše zahraničního výboru, který by měl zhodnotit tu situaci v Afghánistánu, zda tam i nadále držet velvyslanectví, nebo jakou úroveň vůbec zastupitelského sboru mít v této zemi. V úvodu tohoto bodu bylo řečeno, že jsme měli představy o posílení demokracie, posílení míru, posílení obchodních vazeb, posílení toho, co bychom chtěli, aby Afghánistán po tom, co prožil v rámci války s terorismem, kterou vyhlásily Spojená státy americké, se mohl znovu nadechnout a rozvinout. Splnili jsme tyto úkoly?

Máme nějaké vyhodnocení této činnosti v rámci zahraničněpolitické situace, pane ministře zahraničí?

Naši vojáci tam umírají v bojích s těmito lidmi. To už pominu, že s teroristy se přece nejedná. S teroristy se bojuje. Jaká je naše pozice?

A není to chyba? Není to chyba, že my zákonodárci českého zákonodárného sboru nemáme ty informace a nebavíme se o tom, jaké jsou úkoly našich vojáků v zahraničí? Oni tam totiž nereprezentují pouze sebe, Armádu České republiky. Oni tam reprezentují celou Českou republiku a samozřejmě na jejich působení tam potom budou navazovat další vztahy, které bychom rádi s těmito zeměmi měli. Nebo jsme je již odepsali? Ale to je otázka ne pro ministra obrany, který tady sedí za zpravodajským stolem. Ale je to otázka na naši zahraniční politiku. Ta má určovat směr a fungování vojenských operací, když už se do nich zapojujeme.

Budeme se snažit i nadále stíhat a postihovat ty, kteří tam proti nám střílí a bojují? Nebo si padneme kolem krku, a co jsme si, to jsme si, teď sedíme za jedním stolem? Jaká je pozice české zahraniční politiky vůči těmto situacím, které tam momentálně jsou? Budeme uplatňovat nějaké právní postihy v rámci budoucího urovnání? Budeme chtít řešit před mezinárodními právními tribunály tyto situace, které nastaly? Amerika se může smát. Oni nerespektují jakékoli mezinárodní snahy společenství, které by mělo postihovat válečné zločiny, popřípadě zločiny vojáků na cizím území. Ale v jaké pozici jsme my jako Česká republika v rámci NATO v těchto válečných konfliktech? Mají naši vojáci stejnou ochranu a fungují ve stejném režimu jako ti američtí? Budeme je vydávat, například když dojde k nějaké situaci a budeme postihováni před mezinárodním trestním tribunálem, že jsme něco způsobili?